Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, obsahově představil zastupující ministr pan Zaorálek.

A nic nebrání projednání tohoto tisku. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám... Jediný přihlášený zatím. Prosím, máte slovo. Děkuji. Některé výhrady již zazněly v předchozí rozpravě.

Ale nevím, jestli to je vhodné navrhovat. Nicméně tedy navrhuji, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do chvíle, než předchozí tisk projde druhým čtením.

Je to k proceduře? Protože jinak bychom hlasovali.

Tak to beru jako protinávrh. Můžeme se tak dohodnout.

Tak dobře. Mám tady dva návrhy. Nejdřív budeme hlasovat o protinávrhu, potom budeme hlasovat o tom prvním návrhu. Žádost o odhlášení. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. Já jenom souhlasím s těmi třemi měsíci, to mi přijde jako přijatelný kompromis.

Chápu to dobře?

Nic se neděje. Návrh na přerušení na tři měsíce byl zamítnut. Takže se podívám, jestli tady mám ještě nějaké přihlášky do obecné rozpravy.

Ale jestliže tedy shoda není, tak budu trvat na svém původním procedurálním návrhu, abychom přerušili projednávání tohoto tisku, dokud ten předchozí tisk neprojde druhým čtením. Máme další procedurální návrh.

Kdo je proti?

Nyní ještě na faktickou poznámku pan poslanec Dominik Feri. Prosím, máte slovo.

Děkuji za slovo. A když tedy není vůle to přerušit nebo odročit, tak jestli by nebylo možné aspoň prodloužit lhůtu pro projednávání pro snazší dosažení nějaké politické dohody, o 30 dnů například. To si myslím, že by bylo vhodné. Chápu to dobře.

Návrh byl zamítnut. Děkuji, pane místopředsedo.

Protože evidentně není shoda na tom předchozím ústavním zákonu.

Tak děkuji.